Pan zpravodaj má většinou okamžitě po zahájení obecné rozpravy možnost vystoupit a já to tak samozřejmě vždycky připouštím. Ale původním smyslem vystoupení navrhovatele je, že podle § 86 odst. 6 může vzít návrh zpět, poté už ne. Ta náplň se dává tomu vystoupení jiná, já to respektuji. Doufám, že jsme tím nijak nenarušili chod Sněmovny. A souhlasím s tím, nechme si to posvětit odborem legislativy. Hlásí se ještě pan předseda Stanjura? Počkáme si na výsledek toho výkladu. Děkuji. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím a ptám se na případná závěrečná slova. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Teď poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko výboru. Děkuji, pane místopředsedo.

Za prvé bychom měli hlasovat o návrhu legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesených ve třetím čtení.

Poté bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích paní poslankyně Hnykové pod písmeny B1 až B4. Další hlasování, šesté, je pozměňovací návrh pana poslance Hegera. Sedmé s označením D1 jsou pozměňovací návrhy pánů Kasala, Vyzuly, Krákory a dalších, které se týkají očkování. Pozměňovací návrh D2 poslanců Kasala, Skalického. Potom jsou pozměňovací návrhy pod číslem devět označené E1 až E3 pana poslance Vyzuly. Desítka jsou pozměňovací návrhy E4a až E4c pana poslance Vyzuly. Jedenáctým bodem je bod F1a bod 2 pana poslance Kaňkovského.

Já samozřejmě potom u jednotlivých poslanců jednou větou uvedu, čeho se pozměňovací návrhy týkají. Já vám děkuji. A k proceduře se hlásí paní poslankyně Hnyková. Děkuji za slovo.

Velmi děkuji. Já vám děkuji, paní poslankyně.

Nejdřív budeme hlasovat o navržené změně paní poslankyně Hnykové, že bychom toto hlasování o bodech B1 až B4 rozdělili na dvě.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh změny procedury.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Nyní tedy budeme hlasovat o celé proceduře jako celku ve znění přijaté změny. Ptám se, kdo je pro.

Návrh byl přijat. A já poprosím pana zpravodaje, aby nás tedy provedl hlasováním a sděloval stanoviska výboru. Já děkuji, pane místopředsedo. Takže odhlasovali jsme změnu a hlasování podle paní poslankyně Hnykové.

Souhlasím. Takže za prvé bych si dovolil návrh legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesených ve třetím čtení.

Stanovisko výboru je bohužel nedoporučující. Stanovisko ministerstva?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Ten se týká zveřejňování zvláštních smluv v registrech jak pojišťoven, tak registru Ministerstva vnitra. Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko ministerstva? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut. Potom bychom měli hlasovat o usnesení garančního výboru pro zdravotnictví.